Tomu se totiž říká demokracie. Jestli vláda dává demisi, to rozhoduje většina v Poslanecké sněmovně, a nikoliv ulice. Tomu se zase říká zastupitelská demokracie.

A už ji tady máme Hamáček, Okamura, Výborný, Fiala, už to sem neseme.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.

Mě tam zaujala ta myšlenka s těmi národními parky. Víte, pane poslanče skrze pana předsedajícího, ty národní parky se zřizují na ochranu přírody a ne na ochranu lidí. Děkuji za pozornost.

Já jsem tam byl na několika konferencích i s poslancem Zahradníkem z mé bývalé strany. K tomu jsem si dovolil se tady vyjádřit.

Naši lidé a firmy tvrdě pracují.

Děkuji vám. Já vám děkuji, paní poslankyně. Další v pořadí je pan poslanec Martin Kupka. Prosím, máte slovo.

Ten jazyk to opravdu připomíná. Sice připustil, že to je naprosto relevantní politický nástroj a že se to od opozice dá očekávat. Ale Andrej Babiš se v tomto týdnu dopustil ještě jiného silného vyjádření.

Pan premiér si stěžuje, že přes všechno pumpování lidé demonstrují. Pravděpodobně, nebo zcela jistě, protože ta vláda ve skutečnosti nenabízí systémová řešení. Nabízí rozdávání, rozdělování a to samozřejmě nestačí. A ono to má i svůj háček. Já tady ještě zmíním jedno důležité číslo, které tu dnes zaznělo, abych ho zdůraznil, a týká se důchodů, protože pořád slyšíme, že vládě se podařilo přidat důchodcům. To je dobře, udělala by to každá rozumná vláda.

Klesl o čtyři procentní body. Tedy jestli je líp?

Pokud vláda bude opravdu chtít zlepšit podmínky, tak musí řešit systém, musí řešit to, aby se v klíčových oblastech dařilo systémově něco podniknout, a to se nedaří. Velká priorita vlády zaznívá na mnoha místech Digitální Česko a jednodušší administrativa. Jaká je pravda? Úředníků přibývá. Za posledních šest let přibylo 7 tisíc úředníků. To jsou oficiální čísla Ministerstva vnitra. To je celé malé město. A ročně jsou to více než 4 miliardy korun ze státní kasy navíc.